Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, poměrně komplikovaný název tohoto zákona se pokusím jednoduše vysvětlit. Tak jak už zde několikrát padlo, česká ekonomika dostane velký úder, který bude provázen tím, že nám bude chybět v řádu sta miliard korun v hotovosti. Set miliard, abych byl přesný.

To znamená, abychom udrželi likviditu, abychom udrželi hotovost mezi podniky, aby se nestahovaly úvěry, a naopak abychom iniciovali nové úvěry ať už pro menší a střední firmy, nebo pro velké firmy, bude třeba vytvořit celou řadu záručních mechanismů.

Tam počítáme, že se bude navyšovat opět tato alokace.

Říkám záměrně i středních, protože jsou firmy nad 250 zaměstnanců a u výrobních společností to je firma střední velikosti. Abychom toto byli schopni zvládnout, musíme upravit některé náležitosti, a proto ten zákon předkládáme. Fakticky to znamená to, že ze společnosti EGAP jakožto vysloveně pojišťovací exportní instituce vytváříme záruční instituci nikoliv pouze pro exportní firmy, ale pro firmy vývozní, výrobní, obchodní. Jinými slovy, jdeme na poměrně široké paletě. Takže zjednodušeně řečeno ten zákon nesleduje nic jiného než to, abychom vytvořili instrument, vehikl a pochopitelně společnost státní, která bude schopna zaručovat úvěry pro střední a větší společnosti v řádu set miliard korun.

Takže tam máme necelých 140, 150 mld. korun k dispozici pro okamžité financování středních a větších subjektů. To je to nejpodstatnější. Děkuji všem za průběžnou diskusi i v rámci výboru. Děkuji, pane ministře. Hospodářský výbor, jemuž byl vládní návrh zákona přikázán rozhodnutím předsedy, jej projednal a přijal usnesení, které vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 817/1.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Hospodářský výbor za prvé navrhuje, aby se konala k tomuto tisku obecná rozprava o návrhu zákona. Za druhé navrhuje, aby se vedla podrobná rozprava ke všem částem návrhu zákona. Za třetí navrhuje, aby Poslanecká sněmovna své jednání ukončila nejpozději do 24 hodin dnešního dne. A za čtvrté hospodářský výbor doporučuje Poslanecké sněmovně, aby s tímto tiskem vyslovila souhlas. Zároveň vás chci informovat, že hospodářskému výboru k tomuto tisku nebyly doručeny žádné pozměňovací návrhy. Děkuji za pozornost. Já vám děkuji. Nyní rozhodneme, zda povedeme obecnou rozpravu.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zahájení obecné rozpravy?

Hlasování pořadové číslo 118, přihlášeno 99 poslankyně a poslanců, pro 80, proti nikdo. Návrh byl přijat.

Tím pádem končím obecnou rozpravu. Otevírám podrobnou rozpravu a připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Končím podrobnou rozpravu tohoto bodu a končím druhé čtení tohoto návrhu. Zařadím tento návrh na konec toho bloku, který jsme měli, a otevřu třetí čtení postupně tak, jak jsme... Pan předseda? Vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, dohoda je jasná. Teď bychom měli přikročit třetím čtením k bloku pana ministra Havlíčka. Nicméně ten bod předtím je trošičku komplikovanější z hlediska přípravy pozměňovacích návrhů.

Jestli je taková všeobecná shoda, nevidím protest. Protože podle § 99 odst. 7 zákona o jednacím řádu může ve zkráceném jednání následovat třetí čtení návrhu zákona bezprostředně po druhém čtení, zahajuji třetí čtení předloženého vládního návrhu zákona a očekávám, že zpravodajka hospodářského výboru paní poslankyně Monika Oborná bude spolu se mnou sledovat od stolku zpravodajů rozpravu, kterou tímto otevírám. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Je zájem o případná závěrečná slova? Není. Děkuji za slovo. Takže vzhledem k tomu, že k tomuto tisku nebyly podány žádné pozměňovací návrhy, tak vás prosím, pane místopředsedo, abyste nechal hlasovat o zákonu jako celku.

Takže paní poslankyně, prosím.